Máte zájem, tak prosím, máte slovo.

Víte už z mého úvodního slova v prvním čtení, že tohle byl hlavní cíl zrychlení této poslanecké iniciativy.

To je také novinka. Chránit prostředky to je velmi důležité. Druhá skupina lidí, kterým toto má pomoci, řeší na sto procent situaci dnešních dlužníků, kteří mají obstavené účty a částky nechráněné.

Pro tyto situace této třetí skupiny dlužníků Charita, Asociace občanských poraden, Česká asociace povinných, všechny tyto organizace jsou připravené pomáhat dlužníkům, a to, že je to účinná pomoc, potvrzují, proti stávajícímu stavu.

Také souhlas odborů jako zástupců zaměstnanců. A také souhlas zaměstnavatelských svazů, Charity, Asociace občanských poraden a České asociace povinných. Já bych vás chtěla jenom informovat, že včera došlo k velké výzvě nejenom podnikatelů, expertů, nevládních organizací, tady zmíním Charitu nebo Radu seniorů, také sociologů a ekonomů, kteří se obrátili na pana předsedu vlády, aby konal ve věci exekucí.

Chceme poctivé placení dluhů, nechceme dlužní otroctví, chceme, aby věřitel a dlužník měli rovné postavení a aby se exekuce nedělaly pro exekuce.

Děkuji vám za pozornost.